Díky tomu, že vybíráme ty daně, protože je potřeba říct, že stát funguje tak, že my vybereme daně, rozdělíme je mezi samosprávu to jsou kraje, obce a města, tak ty se topí v penězích. Díky čemu?

Tady byla velká debata dotace na sociální služby.

A kolik to bude tento rok?

A já jsem opakovaně žádal kraje, aby nám konečně tady sedí dva hejtmani aby nám ukázaly, kde to skončilo, ale podle jednotlivých zařízení.

Takže vážení, 10 mld. navíc!

Průměrný plat příslušníků policie.

Dědictví demobloku. Jak to vypadá s platem ve vládou regulované sféře celkem? To jsou platy ve státní sféře. To znamená učitelé, hasiči, policisté, vojáci.

Je jasné, že tohle vchází do zaručené mzdy.

Ano, takže je potřeba skutečně, aby i ty menší české firmy to ustály.

Samozřejmě navyšujeme vojáky. Takže to jsou ti státní zaměstnanci.

Poprvé! Vždycky jsme to dělali, za minulé koaliční vlády jsem nebyl schopen to prosadit jako ministr financí, protože jsme neměli ve vládě většinu, tak se to dělalo vždycky procenty.

Takže poprvé už na tento rok jsme jasně řekli, že to nebudeme dělat plošně, a musím říct, že jediná profese, která měla absolutní preferenci u nás, a je to i v programovém prohlášení vlády, jsou učitelé.

Takže to je přesně, jak jsme to slíbili.